Podívejte se na zpětnou vazbu.

Děkuji, pane ministře. Prosím, máte slovo. Děkuji. Já musím reagovat, pane ministře, vaším prostřednictvím. Já si podklady píšu sama, nemám aparát na ministerstvu, který mi je připravuje.

Děkuji, paní poslankyně. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

A bylo to hnutí ANO, které přišlo s doplněním toho usnesení, aby se poděkovalo hejtmanům, starostům, hasičům, policistům, záchranářům.

A víte, proč to je podle mého názoru?

Děkuji.

Já jsem tady hovořil o tom, že tady bylo řečeno v projevu paní poslankyně Pastuchové, že nebyl poslán materiál.

Děkuji.

Už jednou jsem tady řekla, že jsem se velice těšila, až v úterý přijedu na jednání Poslanecké sněmovny, kde budeme určitě řešit, jak dál, a my jsme řešili srážky na moři a Antarktidu. Dobře, města, kraje, všichni jsme si poradili, občané této země si poradili. Nakonec se to zvládlo, nakonec se přidala i vláda a nějak jsme se naučili s tím žít a cíleně pomáhat. Ale já bych teď chtěla ještě říct jednu věc. Já jsem stále přemýšlela, co znamená moderní krize. Vláda všechno přenese na ty ostatní a pak přijde sem a říká: Přišli jsme s hlavou vztyčenou, protože jsme lídři pomoci. Lídři pomoci jsou občané naší země, kraje a města. Děkuji.

Tak já nevím, proč nám vyčítáte, že jsme to tam nenavrhli. Ono tam mohlo být navrženo mnoho a mnoho jiných věcí, ale výsledek byl ten, že jsme vám to podpořili, odhlasovali jsme vám to, a věřte mi, byla tady spousta lidí, kteří mi říkali, že do zahraniční rezoluce tohleto nepatří, ale zrovna já jsem vám to podpořila.